Děkuji za slovo. Máme před sebou dva body, které v rámci bodu smluv působí bezproblémově, proto i ten návrh na zkrácení lhůty o třicet dnů. Řekněme, že tato témata jsou předložena této Sněmovně mírně opožděně.

Přiznám se, že občané mají obavu z terorismu. To si myslím, že všichni cítíte a vnímáte ten problém.

Ale na pořadu dne je prevence kriminality, prevence terorismu. Protože bych neodděloval kriminalitu od terorismu.

Napříč politickým spektrem této Sněmovny se ozval jasný a hlasitý odpor proti tomuto zákonu.

A naši občané to vnímají silně negativně.

Je to to, co Evropa prožívá dnes a denně.

Tři muži, jeden vpředu, dva jeho krytí zezadu, aby mohli postupovat a byli navzájem kryti, aby vzbuzovali u teroristů obavu zaútočit na Paříž. Než přišly tyto teroristické útoky. Co následovalo?

Ano, i to je pohled na terorismus z údolí českých krajů, kdy vnímáme, že nás se to až tak dalece netýká. Že nás se to pouze zatím netýká. A když se vrátím a tady mi nahráli mí předřečníci k situaci, která nastala momentálně v Londýně, a to útok na parlament. Ne, byl to politický útok na sídlo demokratické moci demokratického státu.

Jak probíhá nácvik evakuace premiéra, který tady je, a došlo by k takovémuto útoku, jak by bylo postupováno. Přednedávnem v médiích proběhla série článků vysmívajících se prezidentu republiky a jeho snahám zabezpečit Pražský hrad ochrannými rámy.

I toto je prevence terorismu, na kterou nemyslíme, kterou nevnímáme, ale měla by tady být. Vrátím se zpátky k našemu slavnému zákonodárnému sboru.

Většina útoků v současné Evropě se odehrála za použití vozidel. Teď nehovořím o nákladních vozidlech, které vjíždějí do davu, byť i tady by šlo aplikovat tyto záležitosti.

Jak bude následně reagovat ochranka?

Jak bude postupováno? Máme vypracovány tyto preventivní metody postupu proti terorismu, který nás může takhle potkat? Ano, z pravé části spektra zaznělo, že premiér by mohl být i ukraden.